Také děkuji. A nyní vystoupí pan poslanec Brabec, připraví se pan poslanec Hendrych. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, vážená vládo, jak řekl můj předřečník, tak já bych se jenom krátce zmínil o tom relativně nejvíce plošném návrhu, který hnutí ANO má, jakkoli samozřejmě asi víme, jaký osud při hlasování tento návrh nakonec bude mít, ale třeba se mýlím a získáme pro něj pozornost a podporu ze strany vládní koalice. Tak jak bylo řečeno už mými předřečníky a nepochybně bude i dále řečeno, já myslím, že o tom, že vládní návrh v podstatě jednorázové dávky, jednorázového příspěvku, je nedostačující, tak o tom, myslím, má pochyby málokdo.

Ujímám se řízení schůze.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ale budiž.

Děkuji za pozornost. Já vám taky děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Musím říci, že rodiny s dětmi, které vychází z analýz jako jedna z nejvíce ohrožených skupin obyvatel a které se již několik měsíců potýkají s finančními problémy díky vysoké inflaci, vysokým cenám energií, pohonných hmot, potravin a všech dalších produktů, stále čekají na pomoc státu. Nyní, po několika měsících, je předložen tento návrh, který ale pomůže opět pouze některým z rodin, a to těm, které mají dítě do 18 let, což je pro mě podmínka, která dává nejmenší logiku, zvlášť když si uvědomíme, že většina ostatních dávek zohledňuje nezaopatřené děti do 26 let. Pokud si tedy v praxi představíme dvě nízkopříjmové rodiny, které mají zhruba stejné rozhodné příjmy, jedna má dítě, které studuje, je tedy nezaopatřené a zatím neoslavilo 18. narozeniny, tak příspěvek rodina dostane. Druhá rodina s téměř totožnými podmínkami, pouze s rozdílem, že jejich nezaopatřené studující dítě již oslavilo 18. narozeniny, tak příspěvek nedostane, ale obě tyto rodiny vzhledem k podobným nebo stejným příjmům se potýkají také se stejně závažnými finančními problémy.